Děkuji za slovo. Vážení kolegové, mě mrzí, jak doposud probíhala diskuse k tomuto návrhu, a hlavně jaké podklady dostáváme. Krom toho, že ten seznam nebyl správný, tak především je chybou tvrdit, že se jedná o zachování nebo zrušení zelené nafty. Bavíme se pouze o zachování současného stavu, tedy o zvýhodnění živočišné výroby.

Z toho seznamu vyplývá, že devět zemí nemají žádné daňové úlevy ze spotřební daně. Belgie naopak má úplně nulovou úroveň zdanění. Sníženou sazbu ze spotřební daně dále má šestnáct zemí a pouze dvě země, to je Česká republika a Maďarská republika, mají vratku ze spotřební daně.

Děkuji za pozornost.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, původně jsem velmi stručně chtěl komentovat... ke kterému se pak přihlásím v následujícím pozměňovací návrh komplexního pozměňovacího návrhu, což teď řeknu.